Prosím kolegy, aby se vrátili. Pane předsedající, dovoluji si tedy vašimi slovy a teď tedy bod 69. Je to Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Skončil jsem u informace, že volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení v souladu se svým usnesením číslo 56. Ještě jednou prosím, abychom k bodu 69 otevřeli rozpravu. Pokračujeme v rozpravě v bodě 69. Jestliže nikdo, rozpravu končím, a než dám hlasovat, poprosím pana předsedu volební komise o návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Prosím, pane předsedo.